61.

Z pověření vlády tento návrh uvede pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Cílem návrhu zákona je především naplnit závazky přijaté v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti nízkoemisních zón a zajistit plnou transpozici předpisů Evropské unie a také samozřejmě v neposlední řadě, troufám si říct dokonce hlavně, posílit ochranu ovzduší a lidského zdraví před působením emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší, a to zejména prostřednictvím úpravy nových kontrolních pravomocí orgánů ochrany ovzduší, které umožní efektivnější vymáhání zákonem stanovených povinností. Předpokládám, že samozřejmě toto bude téma, které nejen opozici, ale další kolegy bude zajímat především, a tak se u něj dovolím na chvilku zdržet. V České republice jsou trvale překračovány imisní limity stanovené zákonem pro jemné prachové částice v ovzduší. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů jemných prachových částic jsou spalovací zdroje na tuhá paliva používané k vytápění domácností.

Podmínkou je, že příslušnému orgánu ochrany ovzduší, což je obecní úřad obce s rozšířenou působností, vznikne opakovaně podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření orgánu ochrany ovzduší provozovatele písemně upozorní na podezření na porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření v podobě možnosti provedení přímé kontroly u zdroje.